Snížení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu Bohuslava Sobotky, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky.

Řekla jsem si, že by se vám mohl hodit nějaký nástroj, který by vám pomohl vykopat se. Je to velmi praktická věc. Přeji vám ve vaší práci a ve vaší nové pozici hodně štěstí, zdravého úsudku, dobré vůle a odvahy, která vašemu předchůdci chyběla.

Ano je to všechno. Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo. Sociální služby jsou především o lidech. Pozměňovací návrh, který předkládám za sociální demokracii, má napravit zásadní nedostatek navrhovaného státního rozpočtu a dorovnat to, co se nepodařilo v minulé vládě sociální demokracii prosadit. Svoboda totiž není jen to, že si mohu říkat, co chci.

Že zde existuje systém veřejných služeb, který mu dává rovné šance a pomůže mu znovu se postavit na nohy. To je mimo jiné úloha sociálních služeb. Sociální služby jsou ale ta část rozpočtu, kde i podle Asociace krajů, odborů a dalších aktérů v této oblasti navrhovaná výše 11 mld. korun neodpovídá nejen potřebám segmentu sociálních služeb, ale ani závazkům, které zde stát má na základě již schválených zákonů či vládních nařízení. Navrhujeme tedy navýšení peněz na sociální služby obecně a dalším pozměňovacím návrhem peníze na sociální práci. A požádám vás o podporu těchto návrhů.

Dofinancování sociálních služeb má jít podle našeho návrhu na úkor obsluhy státního dluhu a dávek v hmotné nouzi.

Dále se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 111.

Jedná se především zase o lidi, o stabilizaci sociálních pracovníků, a to především na obcích, kde tato práce je nejobtížnější. Žádám vás tedy ještě jednou o podporu těchto návrhů a dopředu za ně děkuji.

Dobře děkuji.

Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi představit pozměňovací návrhy, které podá naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Připravili jsme tři relativně drobné změny státního rozpočtu na rok 2018 s tím, že jsme si vědomi toho, že není bohužel z důvodu krátkého povolebního termínu čas na zásadní principiální úpravy ani na případné desítky či stovky drobnějších změn, které by si rozpočet jistě zasloužil. Osobně bych rád do budoucna rozklíčoval, kam a komu jdou peníze v rámci takzvaného neziskového sektoru, a pokusil se odlišit zrno od plev. Tedy ziskovky, to znamená spolky, které na systému parazitují ve jménu nějaké své politické pravdy, a vedle nich instituce chvályhodné, které si podporu bezesporu zaslouží.

Rozklíčovat státní peníze, které tečou všem takzvaným politickým neziskovkám, žádá bohužel větší časový prostor, než jsme dostali teď po volbách k připomínkování návrhu rozpočtu na příští rok. Tomuto tématu se tedy budeme v SPD nadále intenzivně věnovat a není tajemstvím, že žádáme ukončení jakéhokoliv financování z veřejných prostředků všech takzvaných neziskových organizací s politickým programem. Rozpočet také neumí rozlišit potřebné a nepotřebné investice. Když někdo říká, že přidáme na zdravotnictví, což je jistě samo o sobě chvályhodné, tak ve skutečnosti netušíme, zda peníze půjdou na potřebný a efektivní přístroj, nebo na předražený zastaralý krám, tak jak jsme v minulosti mnohokrát zažili. Problém, jak víme, je v neefektivní kontrole.